To bychom si skutečně nikdy nedovolili, takto za naší vlády plánovat a toto předkládat. A je logické, že ta důvěra se potom vytratí a je logické, že ta důvěra potom není ani v další materiály, které vláda předkládá. A o to víc je to logické, když pak skutečně vidíme tam čísla, která v nás opravdu absolutně nebudí důvěru, že by mohla být reálná.

A už to tady několikrát zaznělo, je to v naprosto příkrém rozporu s tou rétorikou především ze strany ODS. A to nejenom před několika lety, ale doslova před několika měsíci.

Je to tady, nejenom že se daně navrhují zvyšovat, ale navrhují se zvyšovat skutečně v rozsahu neuvěřitelném, a stává se z toho v tu chvíli hlavní zdroj těch peněz.

Ale i kdybych s ním souzněl, tak se tady otevírá samozřejmě celá řada těch dotazů.

Ale tady jsou v zásadě, už o tom hovořil pan místopředseda Karel Havlíček, jsou tady v zásadě tři možnosti. To je tedy ta platba za obnovitelné zdroje energie nebo poplatek za obnovitelné zdroje energie. Buď to tedy zůstane na těch bedrech státu, ale potom se nic neušetří, nebo se to přenese na ty spotřebitele zpátky, což je samozřejmě politicky velmi složité pro pětikoalici, protože pak musíte těm lidem říct, že jim ještě o to víc zdražíte energii, nebo se to nevyplatí asi těm investorům, což je cesta sice lákavá, asi atraktivní z pohledu PR, ale my, kteří jsme se tím zabývali také poměrně dlouhou dobu, tak prostě víme, že to se snadno řekne, ale velmi nesnadno udělá, protože to budou tisíce soudů s velmi nejasným výsledkem, nebo já si skoro myslím, že s jasným výsledkem, který ale nebude ve prospěch státu.

Jak je to jednoduché, proč to ti před námi už dávno neudělali. No, oni to udělali, ale udělali to tam, kde to bylo reálné.

Takže když si rozeberete ty dotace, tak opravdu zjistíte, že buď ty dotace, nebo to zeštíhlení, to ořezání doslova plave na vodě, nebo visí ve vzduchu, nebo dle vašeho uvážení, kde to má viset, ale rozhodně to není realistické. To znamená, že tak přesně, jako jsme to zažili s tím rozpočtem, tak nějaký výnos respektive nějaký výsledek tam možná bude, ale určitě nebude v těch řádech, o kterých se tady hovoří.

A že ta mravenčí práce tam, aby ta částka byla realistická, tak odvedena prostě nebyla. Protože já jsem absolutně přesvědčen, že tyto částky nejsou reálné. Další významná část, a to i psychologicky, a už to tady několikrát zaznělo, je to takzvané zeštíhlení státu, což je téma, které samozřejmě je tento pojem je starý, jak starý je svět, myslím z hlediska, jak starý je úřad.

Takže vím, o čem mluvím. A tady je to zase o těch vašich pověstných signálech, protože skutečně, pokud chceme od někoho, aby si také utrhl od úst, tak musíme začít u sebe.

To je přesně ten signál prostě pro ty lidi, protože tomu oni rozumí. A to není o omezení počtu učitelů nebo policistů nebo dalších věcí.